Je to hodně složitá věc. Domnívám se, že stačí, když budeme projednávat tento zákon podrobně ve druhém čtení, a tedy na výboru, ještě před druhým čtením na výboru.

Měla by být požadována stejná odbornost pro práci s biocidním i pesticidním přípravkem. Je to hodně složité, přesto doufám, že se s tím v rámci výboru nějakým způsobem vyrovnáme.

Přesto moc děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý podvečer, dámy a pánové.

Chtěl jsem ten zákon podpořit, ale chtěl jsem na tu složitost upozornit, protože je tam celá řada technických věcí, tak jak tady paní moje předřečnice ukázala, dobře demonstrovala. Chtěl jsem upozornit na to, že je potřeba, aby tento zákon byl projednán v detailech řádně, aby se něco nezanedbalo. V žádném případě by nebylo vhodné a v podstatě ani není potřebné, i když je to výjimečná záležitost, není potřebné zkracovat nějak lhůty na projednání. Zcela jistě lze očekávat i nějaké reakce ze strany veřejnosti, protože ten zákon otevírá velmi choulostivé téma hygieny hluku. Už se ozvaly některé hlasy ze strany lidí, kteří by si přáli nepovinná očkování, že možná se ozvou. Já bych se možná ještě přihlásil s faktickou poznámkou, ale tím, že tady stojím, tak ten čas využiji najednou.

A i při tom, jak se referovalo o těchto případech, byl citován určitý tlak na psychiatry právě ze strany kanceláře ombudsmana, aby dodržování a ochranu lidských práv naopak ještě zpřísnili.

Neříkám to jako kritiku toho, co tu předložila paní poslankyně Marková, ale říkám to jenom jako doklad toho, jak je tato problematika někdy v těch preventivních záležitostech obtížná. Jinak ten návrh budu zcela určitě podporovat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Ale je to zákon, který bude ve zdravotním výboru skutečně vyžadovat velmi intenzivní práci.

Opatření, která se dělala při jejich ošetřování a operování, jsou velmi, velmi zásadní a my je vlastně vůbec nemáme, protože pokud to víte, nebo nevíte, u porodu pacientka nemusí mít vyšetřeno HIV.

Byl poslední přihlášený do rozpravy. Ano, prosím. Pan poslanec Kostřica. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Myslím si, že to je opravdu jedna z věcí, které paní ombudsmanka zřejmě nebyla schopna docenit.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Romu Kostřicovi. Ano, ještě paní poslankyně Soňa Marková v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

A už vůbec s tím určitě nesouvisí ta strašná tragédie, co se týká té psychiatricky nemocné pacientky.

Mně šlo jenom o to, abychom se nad některými věcmi více zamysleli.